Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Pan ministr tady není a nemám ani pověření pana premiéra, aby ho někdo jiný zastupoval, takže tento bod opět propadá ne, odkládá se.